Několikrát jsem tady interpeloval, několikrát jsme se snažili rozvinout debatu. Jsou to čtyři roky vlády a do této doby se nestalo více méně nic v rámci financování neziskových organizací a hlavně průhlednosti neziskových organizací. A nemluvím o rekonstrukci státu, která opravdu ty nátlaky, které jsou, a i esemesky, které dostáváme a kde je napsáno: rozmyslete si, jak budete hlasovat.

A je zodpovědností každého politika, jakým způsobem se postaví ke své práci. Je jeho zodpovědností, jakým způsoben to vysvětlí svým voličům nebo jakým způsobem to vysvětlí občanům ČR. Nezastupuje tady, a s tím si dovolím nesouhlasit, nezastupuje tady státní orgány nebo státní instituce, zastupuje občany ČR. A jestliže je tlačen nějakou neziskovou organizací, tak si myslím, že pokud jeho vědomí a svědomí říká něco jiného, tak by se tomu měl postavit. A pokud se nenastaví financování neziskových organizací, nenastaví se jasná pravidla pro systém, jakým způsobem ony vyvíjejí činnost, tak ten tlak se bude jenom zvyšovat. Nebude to lepší. Bude se jenom zvyšovat a financování do neziskových organizací popluje dál a nic se nezmění. Najednou se v médiích objevují denně články o tom, že zvýšíme platy těm, zvýšíme platy tam těm. Zásadní a základní otázka, času jste na to měli dost. Vládní koalice neudělala, ale to patří i k těm neziskovým organizacím. Je na místě, aby peníze, které jdou do těchto z velké části černých děr, aby se dostaly k těm, kteří ty peníze opravdu potřebují. Aby se dostaly třeba do státního rozpočtu a byly využity na školství, na sociální politiku nebo na cokoli jiného smysluplného.

Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl poděkovat Marku Černochovi za doplnění mého vystoupení. A zároveň si zase dovolím doplnit já jeho, protože jsem otázku na platy a počet zaměstnanců dělal. Takže odpověď pana premiéra.

Všichni zaměstnanci na projektu pracují v rámci dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Dohody o pracovní činnosti jsou limitovány maximální výší 80 hodin za měsíc, dohoda o provedení práce je limitována 300 hodinami za rok.

Škoda, že tam pan premiér také nedoplnil, jaká je hodinová sazba toho člověka, protože i za půl úvazku si může vydělat možná víc než my zde v Poslanecké sněmovně.

Nechal jsem to chvilku ležet na stole, další týden jsem to vzal, začal jsem si v tom listovat, pročítat, vzal jsem si kalkulačku a začal jsem počítat.

To je neziskovka. Ten zisk se tam dává do kapes. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych vaším prostřednictvím trošičku reagoval na zde proběhlou rozpravu. Samozřejmě s těmi závěry souhlasím. Je opravdu potřeba zprůhlednit neziskové organizace, protože ony nejsou neziskové, ony jsou často i ziskové, jakoby, v uvozovkách, pouze. To je také pravda. Ale mě spíš zarazilo tvrzení pana kolegy Marka Černocha.

Děkuji za pozornost. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky. Děkuji, pane místopředsedo.

Taková neziskovka, která nemá tuto VIP podporu státu, vlastně začíná rok tím, že ještě nemá uzavřenou výroční zprávu, musí se hlásit o granty a dotace a kolikrát první čtvrtletí nového roku zajišťuje z komerčního úvěru, za který ručí jednatel společnosti svým majetkem. Takže ten neziskový sektor musíme vidět minimálně z dvou pohledů. A ta neziskovka potom ani neví, jestli všechny ty peníze získá, aspoň ty, co získala v minulosti, jestli udrží ty projekty, u kterých má udržitelnost, a jestli tedy bude mít na platy všech zaměstnanců a udrží si klienty nebo bude muset některé pustit. Takže ty složitosti jsou velice vážné a možná by bylo dobré, kdyby vedení státu diskutovalo nad tím, jak přesměrovat peníze od neziskovek, které nepřinášejí žádný dobrý užitek, k těm, které tady ten užitek prokazatelně mají.

Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Opálkovi i k panu kolegovi Klánovi.

A dělají to proto, že chtějí pomáhat lidem.